Já děkuji. Připomínám, že paní kolegyně Kovářová netrvá na účasti premiéra, čili ten její návrh je odlišný od informace předsedy vlády, tak jak to požadoval pan kolega Fiedler. Je to druhý hlasovatelný návrh. Nyní pan poslanec Kučera. Dobrý den.

Já samozřejmě nemohu předjímat rozhodnutí Sněmovny.

Já chci upozornit, že celá řada současných poslanců a krajských a obecních politiků měla zákaz těžby břidlicových plynů ve svých volebních programech.

Není to v žádném případě pouze pohled TOP 09. Najdeme to i u dalších stran. Za všechny bych jmenoval stranu sociálně demokratickou, která dokonce, byly doby, kdy její starostové pořádali na náměstích demonstrace pro zákaz těžby břidlicových plynů.

Já nebudu dlouze číst zdůvodnění. Já věřím, že toto zdůvodnění budu mít šanci přečíst při pevném zařazení tohoto bodu a řádně odůvodnit, proč jsem pro zákaz těžby břidlicových plynů a co mne k tomuto vede.

Ještě budu konstatovat omluvy. Nikoho dalšího přihlášeného nemám. Pokud se nikdo nehlásí z místa, můžeme jednotlivé návrhy předložit k hlasování.

Rozhodneme v hlasování číslo 215, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Rozhodneme v hlasování číslo 216, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 149 pro 74, proti 56. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.